A připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. Skutečně jenom krátká reakce na to, co říkal pan Farský přede mnou. Když to zkrátím, o co tam šlo? Jeden politik uvedl o jiném politikovi nepravdivé informace.

Stalo se něco?

Tak, prosím. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já nejsem právník, abych posuzoval vinu, nevinu. A představte si, že by tady stál každý z nás za to, že někde něco ocituje, co přečetl na internetu nebo někde, a zdůraznil, že vychází z tohoto veřejného zdroje. Netvrdí, že má patent na pravdu. Je to pomluva, nebo není? Já nevím.

Takže já teď do budoucna nevím, jestli vůbec můžu někde říct, že vycházím z nějakého veřejného zdroje a klidně i ocitovat. Ale já to zdůrazním, že to nevím, ale ocitovat to snad proboha mohu! Děkuji. Jenom stručná reakce na pana poslance Plzáka, který tuto situaci pomluvy přirovnal k situaci, kdy kdokoliv označí pana prezidenta republiky za ruského agenta. Pardon, omlouvám se, tak na předřečníka. Tyto dva případy spolu naprosto nesouvisí. Pomluva je definována jako nepravdivý údaj. Děkuji. Nyní s faktickou pan poslanec Farský.

Děkuji za slovo. Já jsem rád za ta vystoupení, která tady proběhla, protože ona dokládají to, jak se domníváme, že my jsme tak trochu tím soudem, kdo má rozhodovat o tom, co je pravda, co je lež, co proběhlo, neproběhlo.

A teď máme rozhodnout jenom o tom, jestli tady každý bude moci napadat kohokoli jakýmikoli nepodloženými informacemi, anebo jestli si svoje informace budeme ověřovat a jestli za ně, když už je vyřkneme, také poneseme odpovědnost.

To je neskutečně negativní vzkaz do společnosti jednak z toho, že ze sebe děláme někoho více, než jsou ostatní občané, a druhak ten, že tu společenskou debatu a komunikaci nesmírně poškozujeme.

Děkuji.

Prostě naše hlasy v žádném případě mít nebude.

A co se týče poslanecké imunity, já jsem byl ten, kdo vždycky byl pro omezení poslanecké imunity. Ještě jako senátor jsem hlasoval aktivně pro to, aby byla omezena imunita poslanců a senátorů. My vůbec nechceme nikoho hájit proto, že má imunitu. Ale tady je to jiná záležitost. Tady je to záležitost, že tady budeme hlasovat o návrhu pana Horáčka, resp. policie, a je to návrh od člověka, který permanentně lže, podvádí, uráží, a to prostě absolutně nejde. To je něco jiného.

Ale případ pana Horáčka, konkrétně tento jeden případ on by se měl omluvit, ne aby se mu omlouval někdo jiný. Děkuji. Pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

On patří k oné skupině, aspoň já to tak vidím, politiků, pro které platí dvojí metr.

Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji.